A pokud jde o diskusi nad tím, jestli jsou, nebo nejsou kapacity v mateřských školách kdyby se nerušily mateřské školy, kdyby se nerušily jesle, tak jsme tyto problémy tady řešit nemuseli. Jenomže v tuto chvíli klobouk dolů před starosty, kteří udrželi jesle, těch si velice vážím.

Děkuji paní poslankyni Semelové. Zatím poslední faktická poznámka pan předseda Stanjura. Prosím, pane předsedo, máte slovo.

Pokud chceme pomoct samosprávě, tak se zkusme zaměřit na dvě jiné oblasti, které platí dneska.

A druhá zkušenost. Zkuste rekonstruovat starší malou mateřskou školu. Co se vám stane? Přijde hygiena a snížíte si kapacitu. Takže když tam máte staré toalety, stará umyvadla, tak máte například kapacitu 50 dětí v malých školkách, což mně jsou sympatické. Když tam nastoupí hygiena při rekonstrukci, tak vám prostě sníží kapacitu, protože už platí jiné normy, jiné počty. Takže když máte kvalitnější sociální zázemí pro děti, tak snižujete kapacitu. To jsou přesně oblasti, kde bychom měli zaměřit svoji pozornost, když chceme samosprávě pomoci. Bylo by to i docela levné, tolik by nás to nestálo. Jenom trošku tu hygienu nechat v jejích startovních pozicích.

Takže vy investujete nemalé peníze a ještě ve výsledku snížíte kapacitu konkrétní mateřské školy. A to jsou věci, které stát zařídit umí, a to je konkrétní pomoc samosprávě. Ne jim dávat další a další povinnosti. Děkuji. To byl zatím poslední přihlášený do rozpravy. Ptám se, kdo další se hlásí do rozpravy. Pokud se nikdo nehlásí, rozpravu končím. Přivolám naše kolegy z předsálí. Článek 50 odst. 2 Ústavy České republiky stanoví, že pokud Poslanecká sněmovna setrvá na vráceném zákonu nadpoloviční většinou všech poslanců, zákon se vyhlásí. Jinak platí, že zákon nebyl přijat.

Nejprve vás všechny odhlásím, prosím, abyste se přihlásili svými hlasovacími kartami.